Pane předsedo, jestli bych mohl poprosit.

Že se nestane pro širokou veřejnost viditelnou. A to navzdory médiím, která krizi resortu dopravy zatím bagatelizují. Poslanci jsou však zodpovědni za fungování země v její reálné podobě, nikoliv v prostoru virtuálního mediálního klamu a lži. Donekonečna si nevystačíte s vymezováním se k minulosti, hrubými urážkami politické konkurence na náměstích i na tiskových konferencích a zřejmě i metodami výrazně odpudivějšími. Situace v resortu dopravy je pravým opakem proklamací šéfa hnutí ANO pana Babiše. Místo šetření plýtvání. Místo průhledných zakázek návrat korupčního prostředí. Místo odpovědnosti a rozhodování zbabělost a neschopnost rozhodovat a nést odpovědnost. Dopravní infrastruktura je natolik důležitou pro ekonomiku země, pro práci lidí, pro jejich bezpečnost, že zmaření této schůze bych považoval za výsměch občanům naší země. Kvalitní a moderní dopravní infrastruktura je jedním z výrazných atributů kvality života občanů. Vaše vnitropartajní zájmy před druhým kolem senátních voleb jsou jen ukázkou toho, jaké priority při správě země ve skutečnosti máte.

Současný ministr dopravy Antonín Prachař podle našeho názoru nedává garanci, že dále uvedené informace budou nezávisle vyšetřeny a napraveny. Proto navrhujeme zřízení vyšetřovací komise, která zmapuje skutečnou situaci rezortu, zejména situaci na Ředitelství silnic a dálnic, prověří soulad smluvních závazků se zákonem o zadávání veřejných zakázek, dodržování principu řádného hospodáře a podobně. Veřejnost má právo znát skutečná fakta o působení ministra Prachaře a jím dosazených lidí. O to více, že jako první koalice po mnoha letech jste ze statutárních orgánů státních firem a organizací vyházeli zástupce opozice, a tím jste zcela eliminovali možnost průběžné kontroly skutečného hospodaření a stavu těchto institucí. Moje vystoupení se bude dotýkat následujících okruhů: za prvé chaotická situace na Ředitelství silnic a dálnic České republiky, za třetí chaos v přípravě nových staveb, destrukce připravených investic, za čtvrté zadávání veřejných zakázek neprůhledným firmám, za páté situace v přípravě tendru na nového provozovatele elektronického mýtného. Za šesté mám bod různé. A jestli ani poslední bod, který vám... Paní poslankyně, prostřednictvím, to, co tady převádíte, máte asi jiné problémy z hnutí ANO, jestli byste mohly odejít, nebo pane předsedo, zjednejte klid. Já znovu prosím kolegyně a kolegy, v této fázi tedy kolegyně, aby nerušily pana poslance Laudáta.

Cituji: Mimořádná schůze závodního výboru odborové organizace se uskutečnila na základě dohody předsedy pana Skoupila s paní ředitelkou Křítkovou, pověřenou vedením organizace ze dne 29. 8. 2014, týkající se plánované organizační změny. Materiály předložené vedením organizace byly na mimořádné schůzi závodního výboru odborové organizace projednány a k organizační struktuře máme následující připomínky. Žádáme, aby navrhovaná organizační změna byla realizována až po jmenování nového generálního ředitele.